Co se týče vládou schválené Strategie 2030, ve které tedy i tato vláda pokračuje, což je určitě dobře, tak co se týká speciálního pedagoga a psychologa, tak tam máte: